Vy byste jako ministr vnitra a i premiér Fiala měli tyto obavy jasně vyvrátit, a neděláte to. Ale vyvrátit je můžete, jestli můžu doporučit jednu věc, pouze konkrétními kroky.